Poštovane kolegice i kolege, evo istekla nam je stanka, prelazimo na slijedeću točku, to je: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike, drugo čitanje, P.Z. br. 142. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnijet do kraja rasprave. Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo, te Odbor za gospodarstvo. Poštovani državni tajnik Ivo Milatić, izvolite. Pred vama je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike. Obzirom na nedavno vođenu raspravu u prvom čitanju dopustite da se samo ukratko podsjetimo. Agencija za ugljikovodike osnovana je 2014.g. temeljem Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika koji je po prvi puta donesen iste te godine. Agencija je osnovana kao regulatorno tijelo zaduženo za nadzor aktivnosti prilikom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika sukladno izmjenama i dopunama tog zakona i izmjenama i dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata. Hrvatska agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata je 1. rujna 2017.g. pripojena Agenciji za ugljikovodike čime je Agencija za ugljikovodike stekla nove obveze i područje djelovanja. Nadalje, 2018.g. donesen je novi Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika koji je ove godine usklađen s relevantnim direktivama EU kao i najboljim svjetskim praksama zemalja koje imaju dugogodišnje iskustvo u istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, ali koje u energetskoj tranziciji žele naglasak staviti na obnovljivu energiju. Cilj izmjena i dopuna ovoga zakona je dakle osnažiti agenciju u dva smjera. Prvi da se njena aktivnost usmjeri prema razvojnim projektima niskougljične tranzicije, drugi da se osiguravaju svi mehanizmi kako bi agencija i nadalje ispunjavala zadaće vezane za uspostavljanje, čuvanje i obnavljanje hrvatskih zaliha nafte i naftnih derivata. Tako se zakonom usklađuju poslovi agencije koji se odnose na istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda i skladištenje CO2 u podzemnim strukturama. Proširuju se djelatnosti agencije u vidu sudjelovanja u postupku izmjena i dopuna prostornih planova, ovlasti izvođenja naftno rudarskih radova za potrebe procjene geotermalnog potencijala, te kao predlagatelja za osnivanje razvojnoga društva u Vladi RH. Uvodi se djelatnost trgovina na veliko naftnim derivatima radi upisa u sudski registar. Predlaže se novi sastav upravnog vijeća Agencije za ugljikovodike, te uz članove državne dužnosnike tijela državne uprave nadležnih za poslove energetike, financija i prostornog uređenja. Dva člana mogu biti iz reda rukovodećih državnih službenika sa odgovarajućim stručnim znanjima iz područja energetike i gospodarstva. Produžuju se i primjereni rokovi podnošenja izvješća Vladi RH jer su dosadašnji rokovi bili prekratki, te se zakon terminološko usklađuje sukladno Zakonu o sustavu državne uprave. U ovom zakonu u prvom čitanju provedena je opsežna saborska rasprava i temeljem iste u konačnom prijedlogu u odnosu na rješenja iz prijedloga je dodatno proširenje čl. 3. Zakona o osnivanju agencije na način da se daje ovlast Agenciji za razvoj i primjenu novih održivih tehnologija korištenja obnovljivih izvora energije. Smatramo da je ovako rješenje dobro jer pred nama je intenzivan period u kojem će se zahtijevati brza implementacija određenih tehnologija za koje nužno nisu stvoreni svi preduvjeti, posebice kada se radi o uključivanju, o uključivanju istih u prostorne planove kao novih inovativnih tehnologija. Naime, agencija raspolaže bazom geoloških i geofizičkih podataka, kao i podataka o bušotinama odnosno o cjelokupnoj infrastrukturi koja se trenutno koristi u svrhu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, geotermalnih voda, te podzemno skladištenja plina i u tom smislu mjerodavno je upravljati resursima i potencijalima. Koristeći se s tim podacima može se maksimizirati iskoristivost energetskog potencijala i u svrhu utvrđivanja potencijala novih održivih tehnologija, te novih izvora energije za konkretnu proizvodnju. U kontekstu donošenja ovog zakona, a vezano za nedavni posjet predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen koja je prošlog tjedna donijela pozitivnu ocjenu Europske komisije na hrvatski Nacionalni program za oporavak i otpornost, potrebno je naglasiti i ovo. Komisija aktivno prati nastojanje RH da iskoristi svoj potencijal geotermalnih izvora u funkciju ne samo za proizvodnju električne već i toplinske energije, te jednako tako omogući niskougljičnu tranziciju mehanizmima skladištenja i pohrane CO2 u geološke strukture. Tako je prepoznata i aktivnost agencije koja je u posljednje 3.g. intenzivno radila na aktivaciji ovog vrijednog resurstva, te je uložila znatni napor u promicanju potencijala geotermalne energije. Nastojanja da se kroz europske inicijative ostvare ulaganja u geotermalnu energiju, a koja će biti usmjerena prema aktivaciji projekata lokalnih zajednica koje su pokazale interes za ove projekte pokazale su se ispravnima. U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti odobrena su sredstva u iznosu od blizu 30 milijuna EUR-a za ispitivanje 6 od promatranih 9 lokacija za koje će se pripremiti kompletna dokumentacija, a na dvije lokacije će se provesti i istražna bušenja, jasno na trošak agencije. Pri tome naglasak će biti na povezivanju postojećih toplinskih sustava ili izgradnji novih obzirom da je obveza RH podizati udio obnovljivih izvora u Toplinarstvu po stopi od 1,1% godišnje do 2030.g. Nositelj ovih aktivnosti kao što sam rekao bit će agencija. Također aktivnosti se planiraju nastaviti kroz kohezijske fondove koji imaju dulji vremenski rok provedbe. Predložene lokacije su Velika Gorica, Zaprešić, Osijek, Vukovar, Požega, Vinkovci, Donji Miholjac, Đurđenovac i Sisak. Ovo je rezultata predanog i kontinuiranog rada Vlade RH, ovog Ministarstva i Agencije, koja je procjenama na temelju dostupnih bušotinskih podataka izolirala predložene projekte, ali svakako i novih usklađenih zakonskih prijedloga sa stečevinom EU, koju su, jasno, to također, potakli. Ovim korakom RH bi mogla postati jedna od prvih zemalja unutar EU koja će na takav način otvoriti geotermalni potencijal kroz sinergiju državne agencije i lokalnih tijela.

Stoga Vlada RH predlaže da se usvoje predmetne izmjene i dopune Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike. Uvaženi državni tajniče, osvrnut ću se na ovaj dio što je izmijenjeno od prvog do drugog čitanja gdje sad u drugom čitanju imamo ovaj dodatak u čl. 3 te u poslovima vezanim uz razvoj i primjenu novih održivih tehnologija, korištenja obnovljivih izvora energije.

Jasno da i ta vaša ideja stoji, ovaj i sigurno je to da će Agencija u idućim godinama ići u tom pravcu, da će se više baviti obnovljivim izvorima i tehnologija nego samim ugljikovodičnim ovaj, poslom jer jednostavno to proces koji će ići, a kako će se zvati, nemojmo sada biti ovaj, preveliki optimisti, to će već u nekom vremenu, samo neka mi napravimo to sve što smo zacrtali pa je onda lako i ovaj, i dati, ako treba i novo ime. Budući da dolazim iz Krapinsko-zagorske županije koja je eto, polako tek počela prepoznavati svoje geotermalne potencijale, svjesni smo da nećemo moći proizvoditi elektroničnu energiju, jednostavno nemamo dovoljno visoku temperaturu na tome području, ali možemo ju koristiti za grijanje, odnosno za neke komunalne stvari, no ipak, želio bih još jednom sve vas podsjetiti i vas, poštovani državni tajniče pitati, vidimo i sami da imamo jednu izuzetno uspješnu granu naše autoindustrije, poštovanog g. Rimca i sve uspjehe koje je postigao. Možemo li na tren skrenuti pozornost sa eksploatacije ugljikovodika i okrenuti se nekim drugim vrstama energije, bila ona iz obnovljivih izvora ili iz bilo kakvih drugih? Ovo sve što sam ja govorio ustvari je to što ste vi sada meni rekli, jasni, ono što se tiče ugljikovodika, moramo držati u pravcu da zadržimo nekakav, nekakvu razinu jer jednostavno od tih proizvoda, odnosno derivata će trebati još neko vrijeme, ali naši svi napori u smislu, ne samo pogleda na budućnost nego i realnog sada djelovanja i promišljanja i organiziranja je u pravcu obnovljivih izvora. Tako da toplinarstvo koje će biti jako zahtjevno za prebacivanje na obnovljive izvore energije je u velikom dijelu ova Agencija i ovaj Zakon i sve što proizlazi iz ovoga nam može pomoći, tako i oni izvori koji su i manje gradijenta za tolinarstvo će itekako biti pogodni.

To je ono, kao što sam i prošli put vam odgovorio, apsolutno nema nikakve zapreke za to, s time da, evo, sutra kad dan za dan, i kad dođemo na dnevni red sa Zakonom o obnovljivim izvorima i visokoučinkovitoj kogeneracija, kako se radi o geotermalnoj energiji, koja je isto obnovljiva, tamo ćete vidjeti da smo u nekim člancima prenijeli direktivu, a ne samo Direktivu, nego i naše mišljenje da možemo i surađivati sa pojedinim zemljama i raditi zajedničke projekte i raditi statističke prijenose i sve to, ali to je sve u pravcu ovoga što vi sada govorite. Otvaram onda raspravu. Prvi će u ime Kluba zastupnika Mosta govoriti poštovani zastupnik Marin Miletić, nema ga, gubi pravo na raspravu. Pa će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Josip Đakić, izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče. Pred nama je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike kojega je potrebno terminološki i sadržajno uskladiti sa Zakonom o osnivanju Agencije za ugljikovodike te prošiti poslove Agencije. Kao što smo već čuli, Agencija postaje važan čimbenik u energetskoj tranziciji na način da se aktivno uključuje u istraživanje i razvoj projekata geotermalne energije, kako za proizvodnju električne, tako i toplinske energije te se prati razvoj projekata pohrane i zbrinjavanja ugljikova dioksida u geološkim strukturama. Ovim Zakonom uskladit će se poslovi Agencije koja se odnose na istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda i potrebno skladištenje plina. U prvom čitanju naglasak je bio na usvojene dokumente Nacionalne strategije energetskog razvoja i ... [[Govornik se ne razumije.]] nacionalnoga energetskoga i klimatskoga plana kojim RH jasno i nedvojbeno usvaja te fokus svoju energetske politike stavlja ciljeve europske zelene politike, razvoja nisko ugljičnog društva u vidu potenciranja razvoja novih obnovljivih energije i novih tehnologija pa se čl. 3. konačnoga prijedloga zakona prošio i unio ovlast Agencije za razvoj novih tehnologija u području održivih i obnovljivih izvora energije. Također agencija je prepoznala i obradila podatke koji govore o velikom geotermalnom potencijalu RH, a koji do sada nije bio dovoljno prepoznat i nije bio dovoljno iskorišten i kroz europske inicijative omogućit će se buduća ulaganja u geotermalnu energiju kao jedni stabilni obnovljivi izvor energije. RH i dalje ulaže velike napore u razvoj poslovne klime i poboljšavanja cjelokupnog investicijskog okruženja tako da istraživanje i eksploatacija ugljikovodika je korak naprijed u gospodarskom razvoju naše zemlje i djelatnosti istraživanja eksploatacije daje snažan poticaj kako izravno povezanim tako i popratnim industrijama te uslužnim djelatnostima. Gospodarenje ugljikovodicima podupire i razvoj novih industrija te djelatnosti usmjerenih na izvoz robe i usluga. Sve to dovest će do otvaranja novih radnih mjesta, ali i razvoja akademskih i znanstvenih institucija RH kroz potrebe za novim stručnim kadrovima različitih profila. Investicije u istražne radnje RH ništa neće nas koštati, a iskustva iz drugih zemalja pokazuju kako 60% takovih investicija ostaje u državi u kojoj se to događa. Možemo vidjeti koliko se u ovoj covid krizi moderna društva oslanjaju na energiju, tako se i posljedice krize osjete značajno i u energetskom sektoru. Oporavak od krize mora biti usmjeren na ulaganja koja moraju pokrenuti novi europski ekonomski model otporniji, zaštićeniji, suvremeniji, učinkovitiji. U travnju je u EU Parlamentu u svojoj Rezoluciji o koordiniranom djelovanju EU za borbu protiv pandemije covida i njezinih posljedica pozvao Komisiju da predloži paket za obnovu i razvoj koji bi u osnovi trebao imati zelenu komponentu prateći smjernica Green Deal-a. Zeleni oporavak nije samo moguć već je presudan jer bi Europa dva puta izgubila ako mobiliziramo ulaganja za obnavljanje stare ekonomije prije nego što je učinimo zelenom i održivom. Trebamo dati prednost onome što bi moglo biti značajno doprinijeti strukturnim promjenama. Prema nekim procjenama u 2020.g. udio energije je iz obnovljivih izvora rastao je za 5% što čini gotovo 30% potražnje za električnom energijom u svijetu. Projekti poput europskog zelenog dogovora i drugih nacionalnih planova za razvoj imaju veliki potencijal ojačati naše gospodarstvo i doprinijeti ostvarenju novog modela gospodarskog napretka. RH kao zemlja velikih prirodnih bogatstava prepoznaje važnost ovoga ambicioznoga plana. U njemu su istaknuti ciljevi koji su već velikim dijelom obuhvaćeni Strategijom energetskog razvoja Hrvatske do 2030.g. sa pogledom na 2050. integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom do 2030.g. Nafta će još dugo biti globalno najvažniji energent, a plin svakako ostaje važan prijelazni energent prema potpuno obnovljivim izvorima energije. Privukli smo renomirane investitore i nakon dugo vremena su pronađene nove zalihe plina čime će se povećati domaća proizvodnja. Nafta i plin zamjenjivat će se u idućim desetljećima i moramo smanjiti trenutnu ovisnost istraživanjem i eksploatacijom potencijala koja imamo. No po prvi puta smo počeli koristiti cjelokupnu energiju zemlje uključujući njezin održivi dio. Naša znanja i iskustva usmjerili smo prema geotermalnoj energiji, čistom i održivom izvoru energije koji je u potpunosti na liniji sa ciljevima Europske komisije i ideje zelene Europe. Trenutno se odvija globalna potraga za novim obnovljivim izvorima koji se mogu iskoristiti za konkurentnu proizvodnju energije. Geotermalna energija pri tom ima veliki potencijal jer se koriste ista znanja i tehnologije kao u pronalasku ostalih ugljikovodika. Hrvatska tu ima odlične startne pozicije, naš panonski bazen ima čak 60% više geotermalni gradijent od europskih prosjeka, a cjelokupni potencijal je 500 megavata iz geotermalne energije. Geoterme nude stvarnu tranziciju, a potencijalni projekti u Hrvatskoj počivaju na bušotinama inicijalno izrađenim za potrebe istraživanja i eksploatacije nafte i plina. Sada te bušotine dobivaju drugu namjenu te omogućavaju proizvodnju električne energije, grijanje domova i plastenika te hvatanje i skladištenje ugljičnog dioksida u kontekstu obveznih zaliha nafte i naftnih derivata. Strategijom smanjenja količina obveznih zaliha koje se drže u nematerijalnom obliku u korist povećanja fizičkih materijalnih količina obaveznih zaliha osigurava se sigurnost opskrbe RH. Agencija za ugljikovodike ispunjuje najefikasnije i najisplativije modele potencijalnih geotermalnih razvojnih projekata koje će u konačni lokalnim zajednicama donijeti višestruke koristi te ponuditi bolje i kvalitetnije življenje. I na kraju možemo zaključiti da istraživanje i eksploatacija donose brojne koristi, otvorit će se nova radna mjesta i omogućiti održivi razvoj domaće industrije pa se znanje i resursi agencije trebaju upotrijebiti za razvoj novih tehnologija vezanih uz nove izvore energije odnosno razvoj novih oblika obnovljivih izvora koji se mogu koristiti za konkurentnu proizvodnju energije. Stoga je Klub zastupnika HDZ-a pozdravlja, podržava ove izmjene i dopune zakona i smatramo da će ovo biti vrlo dobro za RH. Izvolite.

Slušajući, o pardon, slušajući kolegu Đakića u jednom trenutku sam osjetio kao da sam u bestežinskom stanju onog, onog kako bi to nazvao svemirskog broda jučer koji se vinuo u orbitu, Virgin ili ovako nekako , znači tako je to uvjerljivo izgledalo da će to sve biti lijepo i krasno da ste me oduševili. Sve će biti zeleno, sve će biti vrlo produktivno, čak i potpredsjednik se danas obukao u tom stilu, zeleni sako, znači opće veselje. U ovo vrijeme dobro je da se malo i našalimo. Dakle, u prvom čitanju o ovom zakonu iznio sam nekoliko ključnih primjedbi, neću ih danas previše ponavljati, ali vrlo je važno s obzirom da u ovom drugom čitanju ne vidimo bitne promjene zakona vrlo je važno da ta pitanja na neki način budu riješena. Znači i pored propitivanja na prvom čitanju i pored toga ovaj što smo inzistirali na nekim odgovorima nismo ih dobili nažalost. Jedno pitanje je vezano za prostorno uređenje za prostorne planove i mogućnost intervencije i agencije kojoj se dodjeljuje ovim zakonom između ostalog i sudjelovanje u prostorno planskom rješavanju pretpostavki za provedbu projekata u okviru obnovljivih izvora energije, postavlja se pitanje koja je to, koja je to granica utjecaja? Dakle, to je ono što je ostalo nerazjašnjeno, da li agencija, posebno agencija preko ministarstva nadležnog za prostorno uređenje može nametati određena rješenja lokalnim jedinicama vlasti kada je riječ o prostorno planskim dokumentima? Dakle, to pitanje je ostalo neodgovoreno. Mi smo ovdje spominjali mogućnost da se strateški projekti ugrade u državni prostorni plan koji donosi HS i to bi dalo jednu snagu prostorno planskom, vrhovnom da tako kažem prostorno planskom dokumentu i na taj način bi se i riješilo, riješilo to sporno pitanje. Druga, druga ovaj, druga priča koja je bila vezana je za zakon koji dodjeljuje mogućnost angažiranja određene kompanije, ne kaže se je li javne ili privatne, onda znači ili javne ili privatne koja bi mogla sudjelovati u upravljanju zalihama, dakle naftnih prerađevina. Tamo se spominje još i da to je moguće da bude u nekakvim izgrađenim kapacitetima u vlasništvu države. Dakle, mi angažiramo vanjsku kompaniju, dakle nekakva vrsta otusorsinga da bi upravljao državnim rezervama u državnim objektima. Malo nelogično, nelogično u najmanju ruku zbog činjenice da mi takvu firmu već imamo, imamo Janaf. Ovdje je jedino pitanje kapaciteta, ima li Janaf dovoljno kapaciteta da ponudi državi uz svoje redovne potrebe da skladišti jedan dio zaliha. Ako ne onda mu država kao javnom poduzeću može pomoći financijski da investira i da osigura te kapacitete i da upravlja s njima. Nema razloga da se tu uvede neki treći subjekt, uopće nema razloga za to. Prema tome, na moje pitanje o tome nažalost prošli put nisam dobio odgovor, vjerojatno ga neću dobit ni danas, ali upozoravam na to jer kako bih rekao gledat ćemo kako taj proces teče, pa ćemo vidit šta će biti za godinu, dvije, tri, četiri, da li će uopće taj dio zakona biti apliciran u određenoj situaciji, jel. I ono na kraju što bi htio spomenuti, ovo u samom tekstu drugog čitanja zakona stoji nekakav osvrt na to što se zapravo u zakonu mijenja, a temeljem rasprave u prvom čitanju i navodi se ta promjena koja agenciji daje ovlasti da sudjeluje u razvoju novih tehnologija u ovom području jel. Ne znam, iskreno ne znam kako će agencija sudjelovat u jednom takvom poslu. Nove tehnologije zna se na koji način se razvijaju, koliko se ulaže u takve projekte, tko su obično nositelji tih projekata, znači nekakve institucije koje imaju PayPlajn, koje imaju dakle duboku povijest i jaku, snažnu povijest u razvoju određenih tehnologija. Agencija tu može bit suport, al nikako ne može bit, po meni, možda krivo gledam, ali agencija ne može biti ključni nositelj posla razvoja novih tehnologija. Tako da mislim da je to potpuno bespotrebno. Pretpostavljam da ste to stavili zato što je trebalo barem nešto staviti eto da se pokaže da ta rasprava u prvom čitanju nije bila bespotrebna i beznačajna, jel.

Zakona o izborima zastupnika za HS, ukoliko nema neizabranih kandidata prema preferencijalnim glasova iz iste političke stranke na listi dvaju ili više političkih stranaka, određuje politička stranka kojoj je u trenutku izbora pripadao zastupnik kojem je mandat prestao ili miruje. Kako na listi Možemo!, politička platforma Nova ljevica-NL, Radnička fronta-RF, Održivi razvoj Hrvatske-ORaH, Zagreb je NAŠ, ZA GRAD u 7. izbornoj jedinici nije bilo više kandidata koji su dobili više od 10% preferencijskih glasova, sukladno čl. 42 st. 3 Zakona o izborima zastupnika u HS, Nova ljevica-NL odredila je Ivanu Kekin kao zamjenicu zastupnice Rade Borić.

Otvaram raspravu. Nitko se ne javlja.